Nicméně právě i proto, že se v letošním roce potýkáme s vysokou inflací v souvislostí se situací, jsou tyto limity ještě více zatěžující a omezující. Tak jsem se chtěl zeptat, jestli je v této věci nějaký posun, zda se Evropská komise již vyjádřila Radě Evropské unie a zda není případně možné pomoci živnostníkům dříve tak, aby se zmírnily dopady současné situace.

Děkuji za pozornost. Děkuji. A my tedy přistoupíme k další interpelaci, s tou je na řadě pan poslanec Hubert Lang. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

Na bezpečnostním výboru jsme přijímali postupně nějaké strategie od té doby, co se objevila migrační krize.

Bylo to používáno v určité zkratkovitosti.

Jsou to Romové, kteří jsou negramotní, Romové, kteří jenom využili situace a nejsou to z mého pohledu běženci před válkou, ale jsou to čistě ekonomičtí uprchlíci, mnozí z nich ještě se zdvojeným občanstvím, kdy se zjistilo u celé řady těchto lidí, že mají nejenom ukrajinské občanství, ale i občanství maďarské.

Děkuji. A samozřejmě pan omluvený ministr vnitra odpoví do 30 dnů písemně. S další interpelací je přihlášena paní poslankyně Eva Fialová. Prosím, paní poslankyně, máte slovo. Děkuji za slovo.

Děkuji za odpověď. Děkuji, paní poslankyně.

Mě by zajímalo, jak to budete řešit, protože tuhá paliva se může stát, že třeba nebudou nebo nebudou v dostatečném množství?

Děkuji za vaši interpelaci, paní poslankyně, a nyní s odpovědí pan ministr.

V první řadě mi dovolte, abych vás ujistil, že my samozřejmě ceny tuhých paliv a vůbec situaci ohledně jejich dostatku či nedostatku sledujeme.